Děkuju, paní předsedající. Dámy a pánové, nebudu zdržovat, jen jsem chtěl potvrdit to, co tady zaznělo. Ministerstvo nachystalo pozměňovací návrh, který se bude týkat fyzických osob, tedy ne firem, ale těch, kteří opravdu individuálně dluží na zdravotním pojištění, tak, aby od nich nebylo vymáháno penále. To považujeme za správné. Předpokládám, že jakmile ten zákon bude schválen, my okamžitě navrhneme tuto malou úpravu, která by mohla platit od 1. ledna příštího roku.

Ten důvod je jednoduchý. Ty peníze jdou na Fond prevence.

Pak na konci roku zaplatí s penále, které není vysoké.

Také děkuji.

Nyní je na řadě paní poslankyně Štefanová v rámci obecné rozpravy. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se tady také ráda vyjádřila k předloženému návrhu. Hnutí SPD podporuje návrh na mimořádné odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti českým občanům, tedy návrh, který de facto navazuje na projekt milostivé léto, což je důležitý program pomoci obětem až likvidačního systému soukromých exekucí, který jsme rovněž podporovali. Hnutí SPD vždy bojovalo za práva obětí špatně nastaveného systému v celém jejich rozsahu, kdy ideálním řešením je dle našeho názoru plné zestátnění exekucí, tedy výkonu soudních a správních rozhodnutí. Zdůrazňuji také, že odpuštění mnohdy astronomického penále a exekučních nákladů ze sociálního pojištění se týká pouze těch osob, které již část dluhu, respektive celou jistinu, uhradily. Uznáváme totiž, že dluhy se platit mají, což beze zbytku platí i u dluhů na daních a povinných pojistných odvodech, ale příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat a postavit ho takzvaně mimo systém na dlouhá léta, což mimochodem přispívá i k prohlubování deficitu na důchodovém účtu, protože osoby v exekucích nemohou být kvůli přísnému nastavení systému standardně zaměstnány za důstojnou mzdu. Úprava, kterou dnes projednáváme, by toto tedy mohla částečně změnit pozitivním směrem. Proto tento návrh podporujeme a podpoříme i načtené pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Za prvé, krátké shrnutí. Zopakuji já jsem to nazval milostivý podzim že tady se jedná o odpuštění příslušenství v momentě, kdy ten dlužník zaplatí jistinu, ale už nejsou případy, které jsou vymáhány soukromým soudním exekutorem a takzvanými správními nebo daňovými exekucemi.

Takže to je jeden pozměňovací návrh, kde jsme podepsáni napříč koalice opozice. Druhý pozměňovací návrh má dvě části. Tam jsme podepsáni já a kolega Výborný. Týká se rozšíření o zdravotní pojišťovny, o tom budu mluvit za chvíli.

To jsou ty dva pozměňovací návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, byť několika hlasováními.

Teď se dostáváme do prekérní situace, kdy do druhého čtení to vrátit nemůžeme, protože bychom nestihli lhůty.